Mrzí mě, že tady není pan ministr spravedlnosti, dokonce mám chuť navrhnout přerušení tohoto bodu, dokud tady nebude.

Ale není možné říkat: Ministerstvo spravedlnosti říká...

Pojďme se bavit o tom, co tam je potenciálně správně nebo špatně. Ale myslím, že není možné, aby tady senátor stál a říkal: Ministerstvo spravedlnosti si něco myslí.

To je procedurální návrh, o kterém... na závěr rozpravy, děkuji. Tak nyní pan poslanec Benešík s faktickou, po něm pan poslanec Zlatuška, po něm pan ministr vnitra. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem v podstatě nebo chci vystoupit se stejnou myšlenkou, protože zaznělo, že ta pasáž, která se dostala do tohoto zákona pozměňovacím návrhem, je v očích Ministerstva spravedlnosti minimálně problematická. Takže já také bych rád znal před svým konečným rozhodnutím názor Ministerstva spravedlnosti. A toho asi docílíme leda tak, že přijde pan ministr a řekne nám tyto své výhrady. Děkuji. O tom bude hlasováno na návrh pana poslance Bendy. Já bych si dovolil jako pamětník oponovat panu kolegovi Stupčukovi v tom, že by senátoři neměli právo zde prezentovat své vlastní názory.

Udělal na to speciální bod programu při zasedání Senátu, ve kterém se snažila ODS, která měla tehdy velice silné zastoupení v Senátu, vytvořit něco jako černou listinu senátorů, kterým by bylo zakázáno příště chodit do Poslanecké sněmovny a Sněmovně o tom referovat. Nakonec uznali, že tady toto bylo hodně přes čáru, přestože tam všichni trpělivě seděli až do pozdních večerních hodin a přišli o nějaké snad hokejové utkání díky tomu.

Ale součástí tehdy toho projednávání v Senátu bylo jasně to, že senátoři mají právo zde projevovat své vlastní názory. Já bych si ještě jednou dovolil ocitovat část mé předkládací zprávy. K namítané neslučitelnosti některých návrhů pana poslance Klučky s ústavním pořádkem, mezinárodními závazky České republiky a právem Evropské unie mohu uvést, že Ministerstvo vnitra se případnou neslučitelností těchto návrhů velmi podrobně zabývalo a dospělo k závěru, že návrhy pana poslance Klučky jsou s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními závazky České republiky a taktéž s právem Evropské unie slučitelné. Já předpokládám, že kdyby to pan ministr Pelikán cítil jako velkou potřebu, jako velký problém, tak tady teď sedí. Já tu informaci nemám, naši experti říkají toto. Děkuji. Tak a to bylo zatím poslední do rozpravy. Definitivně končím rozpravu před ukončením rozpravy, pardon. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy přerušit tento bod do přítomnosti pana ministra spravedlnosti. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o návrhu přerušit tento bod do přítomnosti ministra spravedlnosti.

Návrh nebyl přijat. Prosím pane předsedo, máte slovo.

Mě by to docela zajímalo, proč tady není. Já to s dovolením najdu. Pan ministr Pelikán je omluven z pracovních důvodů. Pan předseda Stanjura.

Vidíte, dneska jste se mohl do té debaty zapojit a zase jste to promeškal. Tak pan senátor ještě. Nemáte závěrečné slovo, pouze navrhovatelé nebo zpravodaj. Prosím, pane senátore, máte zatím řádné přihlášené slovo.

Jedno mi vytklo výslovně, že tu říkám svůj soukromý názor, a následně pan ministr mě vyzval k tomu, abych řekl svůj soukromý názor na práci Sněmovny. To jde proti sobě a já můžu vyhovět jenom jednomu požadavku. To podstatné, když jsem tu operoval názorem Ministerstva spravedlnosti, tak prosím, já jsem Ministerstvo spravedlnosti oficiálně oslovil, aby mi řeklo svůj názor na tento zákon.

Opět opakuji, že do té své písemné zprávy jsem vám všechny tyto rozpory výslovně uvedl. A tak jak jsem byl vyzván, nebo tak jak bylo vytčeno panem poslancem Bendou, abychom se bavili o meritu věci, co a s jakými právními předpisy je v rozporu, tak já jsem to tady ale v tom svém úvodním slově přece řekl.

Posuzování přiměřenosti zásahu Ministerstva vnitra do soukromých poměrů cizinců je v rozporu hned s několika právními předpisy včetně úmluvy, která naopak přikazuje vždy při zásahu státní moci do práv cizinců posuzovat jejich přiměřenost. Povinnost ukončit řízení proti zajištění v případě, že cizinec byl propuštěn, je porušením práva na spravedlivý proces.